Pro mě, stejně jako doufám pro vládu, je stále školství a věda prioritou a ty prostředky zkrátka musíme najít, jakkoli chápu, že doba je těžká.

Rozhodně výdaje tohoto rázu jsou mnohem vyšší.

Děkuji za reakci.

Děkuji, pane ministře. Nyní dávám slovo panu poslanci Kotenovi, který byl vylosován jako třináctý k interpelaci na pana ministra financí Zbyňka Stanjuru. Pane poslanče, prosím. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane nepřítomný ministře. Já bych se chtěl zeptat na několik věcí, ale jsou to samozřejmě věci, které souvisejí s rozpočtem České republiky, zároveň samozřejmě i s navýšením rozpočtu pro letošní rok a samozřejmě i s rozpočtem na rok příští.

A dále jsem se chtěl zeptat, zda tedy máte kvantifikovány výdaje, které byly, co se týká dodávek zbraní směrem na Ukrajinu, a zda tedy s takovými to výdaji počítáte i na příští rok, protože vzhledem k tomu, jaká je situace s energiemi, mi připadá asi férovější zajistit laciné energie pro občany České republiky, a nejsem si zcela jist, zda tyto výdaje schvalují daňoví poplatníci v České republice. Každopádně děkuji za odpovědi na tyto mé otázky písemně. Ano, děkuji.

Vážení páni ministři, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové.

V doplňující otázce bych se pak věnoval ještě samozřejmě vysokým školám. Vážený pane poslanče, dámy a pánové.